Prosím pana ministra obrany, aby se ujal slova.

Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád v souvislosti s obsáhlou včerejší debatou na téma Česká republika a NATO navrhl přijmout relativně stručný, ale myslím si, že jasný text. Ten text má následující znění: